Tato nedůvěra, kterou stát vyjadřuje tímto vůči podnikatelům, lidi mnohdy odrazuje od podnikání. Protože vlastní aktivity člověka, jeho příspěvku k ekonomické prosperitě a to, že si dokáže sám najít práci, dokáže se sám postarat o sebe, o svoji vlastní rodinu, ještě přispívá do sociálního a zdravotního pojištění, toho bychom si měli vážit.

A já se nebojím říci, že to je šikana podnikatelů.

Proč o tom mluvím? Protože mezi mým vystoupením minule a mezi dnešním dnem se stala ještě jedna věc.

Finanční správa vyměřila pokutu ve výši 11 tisíc korun. A právě nezávislý soud rozhodl o tom, že tato pokuta byla nepřiměřená a byla likvidační. Proto vás ještě jednou prosím, abyste se zamysleli nad tím, že svým hlasováním skutečně nezajišťujete pouze výběr daní, ale dáváte do ruky Finanční správě nástroj, který slouží k nepřiměřenému tlaku na podnikatele, a dáváte jí nástroj, který umožňuje likvidační pokuty. Mě velice mrzí, že tady neproběhla ani ve druhém čtení, ani ve třetím člení, ani na výborech větší diskuse o našich pozměňovacích návrzích, a teď nemluvím jenom o těch návrzích, o těch jednotlivých činnostech, na které se to má vztahovat, z nichž některé jsou velmi absurdní.

Já chápu, že se neshodneme tady vůbec na smyslu EET, vy máte prostě jiné vidění světa, ale mrzí mě, že jsme se nedokázali tady shodnout a že jste nenaslouchali vůbec našim argumentům, co se týká uplatňování právě těchto kontrol a těchto pokut. Já bych vaši pozornost soustředil právě na některé pozměňovací návrhy, pod kterými jsem podepsán za náš klub já, a netýkají se pouze jenom EET, týkají se i kontrolního hlášení. A právě tyto pozměňovací návrhy vedou k nápravě toho, aby Finanční správa neměla takové nástroje pro likvidaci podnikatelů a aby ty pokuty byly přiměřené. Já skutečně nevidím důvod, proč by Finanční správa např. měla mít novou půlmilionovou pokutu za to, že někdo se snaží splnit svou daňovou povinnost, vyplní a odevzdá kontrolní hlášení, nicméně ho nevyplní úplně dobře, a pokud nějaký úředník na Finanční správě usoudí, že se jedná o maření správy daní, tak může vyměřit půlmilionovou pokutu, což přinesl nový daňový balíček, který se tady schvaloval naposledy v lednu tohoto roku.

Vy jste se prostě rozhodli a ve vašem vidění světa je stát více než jednotlivec a skutečně dáváte státu do ruky takové nástroje, že povyšujete pravomoci státu na úkor práv občana a na úkor vážnosti občana. A to mě velmi mrzí. Jsem velmi zvědavý na vaše hlasování. A prosím všechny naše občany, aby se podívali na všechny naše argumenty, protože my si občanů na rozdíl od stran, které si tady chtějí zavádět elektronickou kontrolu občanů, elektronickou kontrolu živnostníků, vážíme. Místo toho, abyste využívali nové technologie, IT technologie na zlepšení služeb státu pro občany, tak je využíváte pouze na restrikci a kontrolu našich občanů. Je to prostě jiné vidění světa. Já takové nemám.

Nyní mám faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já využiji této faktické poznámky k tomu, abych vás seznámil se stanoviskem KDUČSL.

Přeji vám správné rozhodování. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Své argumenty už jsem několikrát tady zopakoval. Přesto, protože se blíží hlasování, alespoň ve čtyřech bodech shrnu své nejdůležitější výtky. Chci znovu zdůraznit, že EET považuji za zbytečnou drahou byrokracii a regulaci, která nejvíce zatíží malé a střední podnikatele.

Třetí důležitý argument je, že EET nevede ke zvýšení daňového výnosu. Šermovala tady vláda, pan premiér, paní ministryně, nejrůznějšími čísly. Žádná ta čísla se nepotvrdila. A čtvrtý nejdůležitější argument.

Děkuji za pozornost a apeluji na zdravý rozum, abychom nezabíjeli naše malé a střední podnikatele a neprohlasovali dneska EET. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, krátce zopakuji stanovisko klubu Starostové a nezávislí. My rozhodně nesouhlasíme se zavedením třetí a čtvrté vlny, a to z toho důvodu, že vláda říká, že je potřeba bojovat proti daňovým únikům. Já si myslím, že bojovat proti daňovým únikům je správné, ale spíš by se vláda měla soustředit na ty velké hráče. Vláda ve své koncepci říká, že bude bojovat proti vylidňování venkova. Myslím si, že tato novela jde právě proti této koncepci. Myslím si, že o tomto bylo řečeno již mnohé. Jenom opakuji, podpoříme návrh na zamítnutí. Nicméně víme, že návrh na zamítnutí pravděpodobně neprojde, a proto chceme usnadnit aspoň život těm nejmenším podnikatelům. Prosila bych vás o podporu našich pozměňovacích návrhů.